Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Německo jsme přijali miliony uprchlíků, miliony.

Ale když byl pan premiér šéfem Evropy, proč nedonutil Evropskou komisi, když tedy dala Ukrajině 20 miliard eur pomoc, proč nezařídil ty peníze pro tyto země, když to Itálie a Španělsko a Řecko dostávaly za ilegální migraci? Dostávaly stovky milionů euro.

Takže ten výsledek je vlastně nula.

Koncem listopadu! Takže k tomu předsednictví. To je konec! To je neuvěřitelné!

Tak to je!

Takže to znamenalo, že některé země mají za úkol snižovat emise rychleji, protože mají lepší výchozí podmínky, neexistuje například těžký průmysl, ale jiné země včetně České republiky mají být osvobozeny od tohoto radikálního zeleného přechodu.

Navíc jsem dostal do textu závěrů, že státy včetně České republiky mohou i nadále využívat jadernou energii.

Také postavené na hlavu! Při českém předsednictví se ale řešilo, jak těchto cílů dosáhnout konkrétně, tedy jakým způsobem snižovat emise, v jakých oblastech a kdo by měl nejvíce.

Takže co to znamená?

A realita?

Ale tady jste nevyjednali vůbec nic, a dokonce Česká republika ani nepatřila při jednáních k těm zemím, které toto datum chtěly posunout. Já to nechápu. Pan premiér slíbil, že to nedopustí, a normálně hlasovali pro.